kako ne! … [[Govornici govore u glas, ne razumije se.]] Molim vas!

Poštovani zastupnik Maras, izvolite. U čem je povrijeđen Poslovnik? Koja je točka povrijeđena? Znači gospodine

Predlagatelji postoje. A tko je predlagatelj?

Ali nemamo predlagatelja gospodine potpredsjedniče.

Koji je članak povrijeđen?

Članak 233. u ovome trenutku m i ne znamo tko je predlagatelj. Znamo tko vodi sjednicu, potpredsjednik gospodin Reiner, a u ime predlagatelja je bio ovlašten gospodin Reiner. Tko sad vodi, tko je predlagatelj?

Gospodine Reiner, zamolio bih klubove da stanku 10 minuta jedini koji je u ovlaštenom dokumentu ovoga Prijedloga ste vi, gospodine Reiner [[Upadica Reiner: Tako je, tako je.]] Mi nemamo ovdje predlagatelja. Imamo čovjeka koji vodi sjednicu, a on je po poslovničkoj obavezama, znači kao predsjedatelj ove sjednice. i zbog toga i mijenjate poslovnik i zbog toga ste bili nespremni na ovo što ste vi priredili. Ovaj cirkus, gospodine predsjedavajući, ovaj cirkus od vrlo bitne teme za ovaj parlament.

Dakle, predlagatelj može govoriti na uvodnom izlaganju, u izlaganju na kraju rasprave može govoriti itd. Ne mora… Gdje piše to? … [[Govornici govore u glas, ne razumije se]] Zato imamo Poslovnik. Odbor je predlagatelj. Dobro. Pa gospodine Reiner, enigma za mene, po vašem tumačenu bi predlagatelj mogao doći tu za govornicu, hipotetski doći i otići i mi bi zapravo mogli zakone raspravljati u odsutnosti ikoga. Ne. Ali vi sad tvrdite da ne mora predlagatelj biti tu, a vi kažete, vi ste u ulozi predlagatelja. OK. Recimo da jeste. Ali kako ćete vi nama davati objašnjenja tijekom rasprave? Ali mi želimo raspravljati o prijedlogu zakona sa predlagateljem.

Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo, ja kad dođem sada za govornicu… Što se mene tiče, njega nema. Masu puta nije bilo ni ministara i znali smo raspravljati bez njih. Ja vas onda molim da vi prozovete sami sebe, odete tamo, odgovorite, onda se vratite, prozovete sami sebe da se vratite i onda odite nazad i opet se vratite da možete biti predsjedavatelj. Oprostite. Izvolite. Ukoliko nije, onda bih vas molila da mi objasnite kako ste vi to u pravu, da možete istovremeno obnašati obadvije funkcije? Dakle i predlagatelja i predsjedavajućega jer ako je to tako, zbog čega onda kada ste vi bili u funkciji predlagatelja je na vašem mjestu sjedio potpredsjednik Milijan Brkić. Zašto vi niste sa mjesta predsjedavajućeg bili predlagatelj?

Ovako, tko god misli da je povrijeđen Poslovnik, ja vas molim da podnesete

Poslovnika jer u ovom trenutku mi imamo nekoga tko presjeda, ali nemamo nekoga tko predlaže. Mi idemo u izmjenu Poslovnika, dakle ovo je tema za amandman, da kroz amandman u Poslovnik tražimo da uvijek predlagatelj bude tu jer se nama može desiti situacija da raspravljamo o zakonu, a da nikog iz ministarstva nema. To je sad situacija. Mi imamo nekoga koji predsjeda, ali nemamo predlagatelja. Dakle, teoretski je moguća situacija da nikoga iz Vlade nema tu kad predlaže Zakon i ovo je zgodna priča, kad već idemo u izmjenu Poslovnika da u ovom smislu i dalje izmijenimo pa da onda vodimo računa da uvijek imamo predlagatelja.

Kolega Sinčić, izvolite [[Upadica Maras: ali nema uvjeta za rad.]] Po vašem mišljenju. Dobro.

Mi u ovom trenutku u Hrvatskom saboru nemamo predlagatelja. Vi kao predsjedavajući ste neutralna osoba koja koordinira radom ovoga visokoga doma i ne možete u isto vrijeme biti predlagatelj ovoga akta. Znači, ne možete biti u isto vrijeme predlagatelj i predsjedavajući. Ja vas molim. Ja znam da su oni koji su predsjedali saborom umorni, ali ako HDZ inzistira, da se van očiju javnosti, raspravi ova točka, izvolite nazvati potpredsjednika Hrvatskog sabora Milijana Brkića ili predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića ili nekoga od potpredsjednika da dođu tu i da se vi vratite na onu funkciju s kojom ste započeli ovu točku a to je funkcija predsjedatelja. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Radi istine i radi zapisnika, što piše to, u čl. 233. u stavku 2. gdje se jedino spominje predlagatelj? Predlagatelj odnosno, predstavnici predlagatelja, koji … [[Govornik se ne razumije.]] mogu govoriti u uvodnom izlaganju na početku, najdulje 30 min, u izlaganju na kraju rasprave, najdulje 30 min i prigodom svakog davanja objašnjenja. Dakle, nigdje se ne kaže da on treba govoriti ili da treba. Dakle, definira samo što može govoriti i nemojte. Vama se može donesti ne znam kakav Poslovnik, ali vi probajte raditi po ovom poslovniku koji je sada na snazi. Vi ne radite po ovom poslovniku. Kolega Grmoja, pročitajte ga, i ond ćete vidjeti. Predlagatelj je Odbor za Ustav i Poslovnik. … [[Upadica se ne čuje.]] On je predlagatelj. … [[Govornici govore istovremeno, ne razumije se.]] Samo malo, šta se derete kolega Podolanjak, polako … [[Govornici govore istovremeno, ne razumije se.]] samo malo, ja vas lijepo molim, … [[Upadica se ne čuje.]] ja vas, Maras, ja sam lijepo šutio dok ste vi pričali, ja vas samo lijepo molim. U slučaju da se, kolega Reiner koji je i potpredsjednik Sabora i predsjednik Odbora i saborski zastupnik javi za riječ onda ne može biti predsjedavajući.

Točno je u pravu gospodin Šuker, kad kaže da predstavnik može ili ne mora uzeti riječ, ako želi ili ne želi, to je istina.

Kada bi gospodin Reiner mogao uzeti riječ i govoriti u ime predlagatelja, problema ne bi bilo, ne bi bilo rasprave.

Hvala kolega Reiner, evo na početku svog govora, osvrnuti ću se na str. 4 stoji, dakle iz redova zastupnika, dakle prvi dan, prve sjednice Hrvatskog sabora se bira predsjednik i tražim predlagatelja da to pojasni, ako ga nema, tražim da dođe i čekam dok ne dođe. Hvala, sukladno Poslovniku.

Molim vas. Ja vas molim da dozvolite kolegi Sinčiću da govori, ja vas molim da dozvolite kolegi Sinčiću da govori, nemojte ga ometati. Ja čekam odgovor predlagatelja na svoj upit sukladno Poslovniku, znači tražim tumačenje.

Molim sukladno Poslovniku, da predlagatelj pojasni ovu rečenicu, dakle što znači prvi dan prve sjednice Hrvatskog sabora prema kojem se određuje tko će biti dakle predsjednik u kriznim situacijama. To sam pitanje postavio i ranije, kolegici Jelkovac, ako se ne varam nisam dobio odgovor. … [[Govornici govore istovremeno, ne razumije se.]] Odbor ima, koliko 13 članova. Molim vas nemojte dovikivati iz klupe. Molim vas. Hajdemo polako. Sabor ima pet potpredsjednika, jedno predsjednika zašto se samo jedna osoba iz predsjedništva danas ovdje na raspolaganju na ovako važnu temu i zašto je uopće tema u ovo vrijeme?

Sada je 2,28 dakle negdje pola tri u noći, samo ovo vrijeme gdje se nalazimo i u koje vrijeme se nalazimo i situacija u kojoj se nalazimo govori o ozbiljnosti odnosno o inicijativi koja ide izmjena ovog Poslovnika. Nakon gotovo cjelodnevne rasprave o stanarskom pravu, o zaštićenim najmoprimcima koja je u mnogim elementima svedena na ustaše i partizane nažalost u tom kontekstu u stine sate ovako jedan prevažan dokument se stavlja na raspravu. Nije morao biti danas, nije morao biti o po hitnom postupku, ne, cijeli parlamentarni život i cijela nacionalna politika velikim dijelom se odvija u Parlamentu i cijeli budući rad Parlamenta definiran je ovim Poslovnikom i na ovako degradirajući ponižavajući način se vladajuća većina predvođena gospodinom Plenkovićem, ovdje gospodinom Reinerom odnosi prema svemu tome. Ovo je degradiranje Hrvatskog sabora, degradiranje demokracije, degradiranje političkog rada, degradiranje nas pojedinaca kao zastupnika. 40 tjedana na godinu radimo po 2,5 dana tjedno što se tiče ove zgrade jel radimo ili bi barem trebali raditi na terenu i sve ostalo i nekima je i to previše. Ovo je atak na aktivne zastupnike koji su dobrim dijelom upravo iz oporbe. Recimo da je neka rasprava na dnevnom redu recimo današnja koja ima 30 prijavljenih ljudi, po starom Poslovniku koji još uvijek vrijedi valjda do sutra i onaj tjedan vi ste mogli dva puta 30 to je 60 minuta govoriti plus pojedinačno 70 minuta. Sa 70 minuta na 13 minuta se snižava vrijeme u kojem zastupnik može govoriti i onda neko kaže to nije smanjenje prava. To je višestruko smanjenje prava, to je izjednačavanje onih koji čuli smo danas nisu nikad niti rekli ništa drugo osim prisežem, koji gotovo nikad ništa ne čitaju, ne javljaju se za riječ, uopće nisu ovdje osim petkom kada dođe plima da izglasaju onda se spusti oseka opet odu, izjednačavanje takvih i onih najaktivnijih koji imaju po 500, 600 koliko imaju najaktivniji po tisuću sada su svi oni isti. svako ima po tri replike. Zašto se mijenja Poslovnik upravo sada? zato da kada dođe glavni državni odvjetnik ovdje kada ćemo ga pitati zašto se u Hrvatskoj ne procesuira kriminal, gospodarski kriminal, organizirani kriminal da ga možemo samo tri puta pitati za tri slučaja, a ne za 30 zato se sada mijenja Poslovnik. Poslovnik se također mijenja da kada dođe ovdje pitanje Agrokora da samo tri puta možemo pitati i za tri stvari tražiti odgovor, a ne za 10, 20 ili 30. Ovo je svođenje Hrvatskog sabora na monologiju kada počinje rasprava obično se kaže otvaram raspravu, ne, ako nastavimo ovim putem neka predsjedavajući slobodno kaže otvaram monologiju, neka počne monologija svako neka kaže svoje bez replika ili uz vrlo malo replika, idemo doma i onako nije bitno što mi ovdje kažemo. To je sve farsa. Mi se sve više svodimo ovdje na robote, kao da je proces, demokratski proces parlamentarna procedura u Hrvatskom saboru kao da je to nekakav proizvodni proces koji treba automatizirati, robotizirati. Tu sijeci, tu uštedi, uštedi na ljudskom elementu samo da aparat izbacuje zakone što brže uz što manje kritike i kritičkih misli, propitivanja uz što manje kognitivnih sposobnosti, razmišljanja, čitanja, pamćenja, na kraju krajeva i govorenja. Ne želim da se svedemo na strojeve, na robote. Evo primjer, ja sam predsjednik Odbora za ravnopravnost spolova. Ovaj odbor, odnosno Sabor ima još 28 drugih odbora. Izmjena Poslovnika koji do sad nisam čuo da je netko spomenuo je ta da se ne može više sazvati tematska sjednica bez odluke vijećanja zastupnika. Zastupnike je prvo teško uopće sazvati da dođu, da drže kvorum. Jer ako se održava ponedjeljkom i utorkom, onda nisu tu jer nema sjednice. Ako sadržava srijedom, četvrtkom, petkom onda nisu na odboru, jer su kao na sjednici u teoriji. I sad, ja imam na stolu poziv od Udovica Domovinskog rata, žena žrtava nasilja, samohranih očeva.

Ionako su odbori degradirani, ionako predsjednik odbora ima vrlo malo funkcija i stvari koje može činiti i sad ćete još i to staviti pod kontrolu i smanjiti. Ne pristajemo na ovaj Poslovnik osim par malih sitnica koji su mišji korak naprijed kao što je recimo ovo javno saslušanje. Ovo je jedna katastrofa, pokušaj gušenja slobode govora u oporbi. Slučaj ostavke predsjednika Sabora, još uvijek tražim dakle predlagatelja da mi pojasni šta to znači. Molim vas lijepo, ovdje stoji u trećem odlomku: „Predlaže se da ga zamjenjuje predsjednik Hrvatskog sabora iz redova zastupnika koji su imali većinu prvi dan, prve sjednice Hrvatskog sabora. Što je prvi dan prve sjednice Hrvatskoga sabora? Što je to? Koji je to dan i tko je ta većina. Uzmimo situaciju 2015. godine kada je ovdje trebao biti gospodin Podolnjak izabran za predsjednika Sabora. Tad se nije znalo tko je dobio izbore, ni na koju stranu će MOST. Što da smo svi mi jednoglasno tada izglasali gospodina Podolnjaka? Što je onda red zastupnika koji su imali većinu? Jel' to MOST? Jel' to SDP? I kako ćemo odrediti tu stavku, to je isto nedefinirano. Idemo dalje. Izvješće o radu tijela i pravnih osoba sa javnim ovlastima. Još jedna katastrofa. Znači kad dođe ovdje HANFA, kad dođe ovdje HAKOM, kada ćemo pitati što se događa u pošti, u telekomunikacijama neće se to u ovom Saboru, u ovoj dvorani događati i razgovarati i Ne, nego tamo u nekakvom sobičku pred upitno koliko ljudi, upitno u koje vrijeme će se nešto malo diskutirati. I onda će se ovdje samo doći da se glasa. Ovo je direktan pokušaj da se sva ova druga tijela i njihova izvješća i njihov rad učini netransparentnim, da se ne propituje, da se ukloni kritička misao iz HANFA-e, HAKOM-a i svih drugih ovdje navedenih tijela. Neprihvatljivo, totalno neprihvatljivo! Radimo utorkom ako treba, radimo subotom, ali nemojmo micati te važne institucije iz ove dvorane u nekakav sobičak tamo. Hajde da su barem odbori naglašeni, da se snimaju. Ne, jedva, građani ni ne znaju da postoje. Postoji iznimka naravno da se može na temelju zaključka radnog tijela, ima znači nekih iznimka, ali naravno ovisi sve o volji parlamentarne većine. Znači tamo gdje treba nešto sakriti vrlo lagano će se sakriti. Idemo dalje. Međunarodni ugovori, još jedna predivna stvar. Međunarodni ugovori mogu biti jači od hrvatskih zakona, ali ne treba nama temeljita javna rasprava nego hitna procedura, ultimatum tako i tako što god dođe iz Europe, odmah jednostavno izglasamo. Tko te pita, digni ruke i odi doma. I sad ćemo međunarodne ugovore isto tako u hitnoj proceduri, gotovo bez rasprave. Još će za koju godinu ćete možda i njih baciti u neki sobičak tamo na odbor, da se tamo raspravlja pred troje zastupnika bez javnosti i onda ćemo ovdje samo glasati. Idemo dalje. Replika jednu minutu. Što je sa nekima od nas koji govore malo sporije, koji ne mogu u jednoj minuti reći sve što su mislili? Hajde da je barem minuta i pol. Tu je onda problematika stanki. Dakle, predviđeno je vrijeme od 13 do 14 sati za stanke. Kad to podijelimo sa 5 koliko piše da će ostati vrijeme stanke, ostane da će 12 klubova moći tražiti stanku. On će izvisiti, izgubit će svoje pravo, ne može ostvariti prava iz Poslovnika. Što ako jednog dana bude 20 klubova? Kako će oni dobiti stanku. Što je s drugih 50? Jel' mogu opet tražiti oni još po jednu stanku ili je to to. To sve nije objašnjeno ovdje.

Stanke se stavljaju izvan fokusa u vrijeme ručka kada je daleko najmanja gledanost hrvatskih građana. To je direktno, dakle korak ušutkivanju i naravno osim što se mijenja termin, pomiče se termin, smanjuje se kvantiteta. Ne možete kao sad tražiti stalno, iako ovdje smo malo karikirali jesmo, znamo zašto. Zato što su oni karikirali sa ovime što radimo u ponoć, ali ne možete tražiti recimo tri puta dnevno, nego samo kada oni kažu, gdje kažu još malo pa će reći i što da kažemo. Ukida se poimenično glasovanje i kolegica Jelkovac to obrazlaže kako? Ne treba nama poimenično glasovanje, jer mi imamo elektroničko. Odlično! Zašto? Zato što imamo poimenično ili ukinimo tajno zato što imamo javno. Dakle, sama sebi je argument. To samo po sebi nije nikakav argument. Poimenično glasovanje ima poantu da se javno vidi, da i cijela javnost vidi i da netko kaže iz svojih usta što misli i kako misli. I onako ga nismo često koristili. Ja mislim da nije problem. Potpuno nepotrebno. Sve u svemu dali smo nekoliko amandmana da se popravi ovaj prijedlog Poslovnika. Očekujem da će svi biti odbačeni. Još jednom ovo je degradiranje političkog rada, izjednačavanje onih koji žele raditi i trude se od onih koji su samo glasačka mašinerija. Ovo je automatizacija, pretvaranje u strojeve. Ovo je ušutkavanje, ovo je centralizacija rada. Svi sad ovisimo još više pod Plenkovićem i o njegovim bliskim suradnicima i ovo je gušenje kritičkog mišljenja i slobode govora. Jer ovo je očito krajnji cilj jer smo prošli preko Facebooka i tamo vršenja cenzure, gašenja stranica, prijavljivanja, pa smo prešli preko HRT-a gdje se ista stvar događala. Ovo je na koncu konca jedna od završnih faza širenja korupcije. Korupcija je počela onog časa kad se dogodilo preslagivanje, kada su kupljeni pojedini zastupnici. Proširilo se na Povjerenstvo za Agrokor i na lex Agrokor i na gospodina Ramljaka, pa se je proširilo na Povjerenstvo za suzbijanje sukoba interesa, pa je naišlo na niz loših zakona OPG-u, poljoprivrednom zemljištu, brojni drugi da bi se danas odnosno sutra na glasovanju finalizirala ta korupcija u obliku promjene Poslovnika na gore. Živi zid i SNAGA glasat će protiv ovog sramotnog Poslovnika, dijete HDZ-a o kojem čak ni sami ne žele dati pozornost. Imamo više replika i imamo više povreda Poslovnika. Možemo možda prvo replike na kolegu Sinčića, pa onda sve povrede Poslovnika?

Poštovani potpredsjedniče Sabora, ja dajem povredu Poslovnika po članku 238. jer je zastupnik Ivan Šuker je vrijeđao, zapravo omalovažavao je zastupnika Antu Pranića implicirajući da ne zna materiju o kojoj govorimo, pa bih molio onda da evo poduzmete mjeru. Ja sam tražio bio povredu Poslovnika odmah nakon toga, ali s obzirom da je došlo do odgode, onda je došlo i do zaborava. Znači jednostavno se zaboravilo, ali ste sa one pozicije gospodinu Anti Praniću omalovažavali ga implicirajući da on ne zna zapravo ulogu u kojoj se nalazi i posao koji mu je dodijeljen kao saborskom zastupniku. Procjenjujem da to nije baš neka uvreda, ali puno gore stvari su se govorile na žalost u ovom Saboru. Bilo je još povreda Poslovnika. Kolega Pranić, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Članak 33. u biti vi ste povrijedili članak 33. i kaže: „Predsjednik Sabora brine o postupku donošenja zakona i drugih akata.“ A članak 174. jedan stavak kaže: „Predlagatelj zakona obavezan je izvijestiti predsjednika Sabora tko će u radnim tijelima i Saboru davati obavijesti i objašnjenje, odnosno potrebe obrazloženja u podnesenom prijedlogu zakona.“ Cijenjeni zastupnik je tražio od predlagatelja da da objašnjenje.

Samo to morate pogledati u članku na koji ste se svi vi prije pozivali, jer on objašnjava ovo. Ali dobro. Bio je. Ja vas lijepo molim da postupite sukladno odredbi članka 241. Poslovnika. Zastupniku će se izreći stegovna mjera udaljenja sa sjednice Sabora kada postupa protivno odredbama ovog Poslovnika i svojim ponašanjem onemogućava rad Sabora. U ovom trenutku vi svojim ponašanjem onemogućavate rad Sabora jer ste podvojena ličnost, u dvostrukoj ulozi kao predsjedatelj Sabora i kao predlagač. I mi ne možemo raditi, jer ne znamo što ste. Ja sam već rekao prije. Ako netko smatra da je povrijeđen Poslovnik ja smatram da nije. Ako smatrate da je povrijeđen Poslovnik ja vas molim da se obratite Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvolite kolega Maras.

Jeste li vi rekli Bauku kao predlagatelj da ne može govoriti, da nema potrebe?

Hvala lijepo.

Jedino što vas možemo prijaviti sukobu interesa, Povjerenstvu za sukob interesa, ali ne možemo niti to jer niste izabrali predsjednicu.

A vi se izrugujete sa cijelim Saborom predlagatelj Reiner, zastupnik Reiner, predsjedavajući Reiner. Ja ne znam jel' vi shvaćate da nema uvjeta za nastavak sjednice. Vas kolega Sinčić bezbroj puta pita kao predlagatelja, vi šutite. Govori kolega Bauk da će on odgovoriti ispred Odbora, vi kažete – ne možete.

Ne. Odustajete. Kolega Grmoja. Ne trebate dobacivati kolega Šuker jer ću morati ponovo tražiti povredu Poslovnika. Znači predsjedavajući povreda članka 233. mi tražimo mislim da je kolega Sinčić trebao ostati na mjestu. Nismo trebali dopustiti ovdje nastavak ove rasprave jer predlagatelja nema. Vi ni sami ne znate više u kojoj ste funkciji. Čas ste predsjedavajući, čas ste predlagatelj i na kraju smo došli do toga da ste u funkciji zastupnika. Nemamo uvjeta za nastavak rasprave o ovom važnom pitanju. Zovite znači nekoga da vas dođe zamijeniti i da ponovno možete biti u funkciji s kojom ste započeli ovu točku. Ne možete biti u tri funkcije tijekom rasprave o ovoj točki. Nemamo predlagatelja. Tražimo da netko dođe ovdje. Znači a nema tko doći nego vi, jedino ste vi ovlašteni od Odbora da budete predlagatelj, što implicira da mora netko drugi predsjedati sjednicom. Izvolite nazvati nekoga od vaših potpredsjednika neka dođu ovdje. Evo, ja ću nazvati kolegu Petrova, on će vrlo rado sada doći.

Sada mi dopustite da vam to objasnim. Kolega Maras vas je pitao da li vi ovdje dajete savjet kolegi Bauku iz funkcije predlagatelja ili iz funkcije predsjedavajućega. Vi ste odgovorili iz funkcije zastupnika. Pa po Bogu, gdje to zastupnik može predsjedavati?

Izvolite. Cijelu večer ove rasprave tj. ujutro kršen je članak 133. i napokon se pojavio predlagatelj što znači da napokon više se ne krši Poslovnik jer imamo predlagatelja u prvom redu, a to je gospodin Reiner. I ovo je samo priznanje vaš dolazak gospodine predsjedavajući da se ova sjednica vodila protu poslovnički. I zaista bilo bi se red ispričati saborskim zastupnicima, vi kao predsjedavajući što smo raspravljali bez predlagatelja. Jer u jednoj osobi ne može biti predlagatelj i predsjedavajući. To je eklatantan primjer sukoba interesa, a povjerenstvo i tražio bih od vas kao predsjedavajućeg jer kolega Reiner nije mogao dati sam sebi sankciju, pa da vi u skladu sa Poslovnikom date sankciju Prvo digli ste povredu Poslovnika na izlaganje kolege Marasa. Drugo, pozvali ste se na članak 133. pogledajte što vam znači članak 133, to je postavljanje pitanja zastupnika. Ako niste zadovoljni možete se obratiti sa objašnjenjem nadležnom Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav i podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika.

Hvala vam predsjedavajući. Ja sam u svojoj raspravi koja je bila uvelike ometana dakle obrazložio u desetak stvari od šesnaest koliko je ovdje izmjena koliko sam ih pobrojao sve ono što se propisuje i kako će to utjecati na zastupnike i na rad u ovom Hrvatskom saboru. Dao sam i neke zaključke što će to značiti. Jedna je šizofrena situacija to ne čak dvostruko, nego možda i trostruko preko predlagatelja, predsjedavajućeg i zastupnika kako to razlučiti Poslovnikom, bilo bi dobro dodatno definirati neke slučajeve. I naravno tu je druga situacija koja se je pojavila. Što se tiče degradacije nas zastupnika da, ja još ovdje prva povreda Poslovnika koju sam zatražio bila je upravo predsjedniku tadašnjeg saziva Sabora VIII. gospodinu Reineru da se ne odgovara na moja zastupnika pitanja. I dan danas ja čekam odgovor na mnoga svoja zastupnička pitanja. Dakle, ne poštuju nas kao zastupnike niti preko zastupničkih pitanja, niti preko termina kada trebamo raditi. Dakle, ovaj naš rad i trud koji trebamo izložiti hrvatskoj javnosti on je odbačen, degradiran i izjednačen sa onima kojih tu nema i ne raspravljaju. Također tu je ovakvo ponašanje rekao bih bezobrazno na više razina. Masu puta se dogodi da nema predlagatelja ili da nema glasnog predlagatelja. I ono najgore, na naše upite da nam se pojasni ovo dvosmisleno, trosmisleno pisanje zakona što to zapravo znači u praksi nema odgovora.

Sljedeća replika poštovani kolega Tomislav Panenić. Izvolite.

Poštovani kolega Sinčić, da kažem vezano za upravo šutnju koju ste iskazali ona je govorila više nego što trebaju i same riječi biti. Jer šutnja je zapravo i odlika cijelog ovoga prijedloga, šutnja koja treba postati zapravo nešto što nama koji smo u poziciji imperativ da se pokorimo. Naravno evo i upravo kao što sam i naveo da želja predlagatelja u ovom slučaju tu je gospodin Reiner u ime predlagatelja je da vjerojatno svi tako postupaju, pa da ona lista zastupnika koji ne govore se poveća i onda da naše statistike koje nekad trebaju biti stvarno i pokazatelj aktivnosti padnu, te će se opet pojaviti da će netko prozivati nas, vas ili bilo koga drugoga da smo oporba koja šuti, koja je neaktivna, koja ne predlaže. I to je bila jaka, snažna poruka koju ste poslali i upravo i sam predlagatelj treba shvatiti da koliko neugodno može biti ta tišina. Hvala vam predsjedavajući. Vi kao ekonomist sigurno znate što znači riječ, odnosno sintagma Hedge fond. Tako će i ovdje što se tiče statistike koju ste spomenuli, promjena Poslovnika djelovati kao šišanje živice, odnosno oni koji strše iz statistike bit će podrezani, a oni koji su negdje na dnu e oni će dobiti priliku da se više istaknu. Dakle, izjednačavanje ljudi koji se trude, koji čitaju zakone, koji raspravljaju, rade i na odborima i na klubovima i ovdje i drugdje sa onima koji su na žalost sebe sveli na glasačku mašineriju. S druge strane rekli ste šutnja, da. Pripremajući se za ovu raspravu pala mi je na pamet jedna teza talijanske sicilijanske mafije Nostra Gente i Cosa nostre koja ima dvije riječi Omerta i Vendetta. Vendetta je tu kao osveta da nam se vladajuća većina osveti zbog našeg rada, zbog našeg prokazivanja govora i sveg ostalog što donosi naša pojava ovdje. A Omerta je ta šutnja, šutnja u koju nas žele zaviti svim ovim smicalicama i to je usporedba koja mi je među prvima pala na pamet. Sljedeća replika poštovana kolegica Ivana Ninčević Lesandrić. Izvolite. Kolega Sinčić, meni je žao što vi niste imali priliku vrijeme koje je predviđeno za vaše izlaganje iskoristiti za kvalitetnu raspravu. Žao mi je što i vi i ja smo zapravo onemogućeni kao saborski zastupnici vi raspravljati i ja sudjelovati kroz replike u jednoj konstruktivnoj raspravi. I još najviše od svega mi je žao što je upravo predsjedavajući nam sve to onemogućio svojim ponašanjem, jer je pokušavao u isto vrijeme glumiti i zastupnika i predsjedavajućeg i predlagatelja. A da stvar bude još gora ima obraza čak i reći da mi apsolutno ništa ne razumijemo kad svi znamo da je zapravo istina da jedina osoba koja u ovoj sabornici apsolutno ništa ne razumije je gospodin Reiner, odnosno predlagatelj, predsjedavajući i zastupnik. Dakle, gospodin Reiner je danas pokušao iz svoje predsjedavajuće fotelje pričati kao zastupnik koji sjedi na mjestu predsjedavajućeg, biti predlagatelj koji sjedi na mjestu predsjedavajućeg i biti predsjedavajući koji bi trebao sjediti na mjestu predlagatelja. Ja se nadam da će gospodin Reiner naučiti nešto večeras i da se više nikada u svom životu neće ovako ponašati, a pogotovo da mu padne na pamet da bilo kome od zastupnika kaže da apsolutno ništa ne razumije u situaciji kada je on jedini izgubljen. Ja bih vas molio da ne koristite riječi koje na bilo koji način omalovažavaju bilo kojeg saborskog zastupnika.

Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Ninčević-Lesandrić, evo upravo da htio sam još neke stvari dodati u svojoj raspravi. Htio sam među ostalim spomenuti jedan naš prijedlog, vrlo dobar prijedlog koji se vuče već nekih pola godine pa i više. Radi se o osnivanju jednog novog saborskog tijela Odbora za budućnost koji bi se bavio novim trendovima u medicini, tehnologiji, poljoprivredi, klimatskim promjenama i drugima koji bi uključivao sve parlamentarne stranke i koji bi podizao svijest i proširivao znanje zastupnika u Hrvatskom saboru o svim tim procesima koji se događaju u svijetu, a za koje sam primijetio da je relativno niska. Na žalost taj odbor nije prihvaćen što sam i očekivao, zbog čega sam tužan. Mogao je to biti i odbor drugoga reda. Znamo imamo glavna radna tijela, druga radna tijela, ostala radna tijela. Međutim, čak niti to nije moglo proći ovim izmjenama Poslovnika. Što se tiče ovih navoda kako će se sada zastupnici umjesto na replike usmjeriti na pojedinačne rasprave pa ne bih se složio. To bi se moglo dogoditi onda kada bi se zastupnici koji i sada malo raspravljaju aktivirali, pa uzeli svoje pravo, odnosno konzumirali ga na pojedinačne rasprave. Hoće li ove izmjene Poslovnika potaknuti 50 najneaktivnijih ljudi da se javljaju pojedinačno neće. One će samo aktivnost koja postoji kod hajmo reći četvrtine ili 20% najaktivnijih zastupnika, tu aktivnost će donekle kanalizirati na pojedinačne rasprave i to je to. Najaktivniji će ostati najaktivniji, ali manje, a neaktivni će ostati otprilike gdje su i bili. I sad će još imati i opravdanje, jer će reći nisam ni mogao puno govoriti, imao sam samo tri replike. Imamo povredu Poslovnika. Poslovnika. Molila bih vas da me ne opominjete da omalovažavam i vrijeđam ako sam upotrijebila identične riječi koje je gospodin Reiner uputio meni, a kako on tada nije mogao sam sebe opomenuti, onda bi bilo dobro da ga vi sada opomenete. Kolegice Ninčević, dok ja predsjedam ovim Saborom upozoravat ću ne samo vas, nego bilo koju zastupnicu i zastupnika ako se ne drže Poslovnika i ako na bilo koji način svojim izričajem omalovažavaju bilo kojeg saborskog zastupnika ili zastupnicu. Ne smatram da je povrijeđen Poslovnik. Imate poslovničku mogućnost podnijeti pismeni zahtjev za mišljenje po povredi Poslovnika nadležnom Odboru za Ustav od kojeg ćete dobiti odgovor. Hvala lijepo. Nastavljamo sa replikama. Izvolite. Kolega Sinčiću, dobro ste primijetili da HDZ želi raspravu u Hrvatskom saboru ja bih rekao eutanazirati i smanjenjem replika na jednu minutu. Sami ste primijetili da će poneki zastupnici koji imaju ja bih rekao i određenih problema u brzini govora, s time imat dosta muke jer nije u jednu minutu dovoljno mnoge stvari niti reći. Tako da očito je da se ovdje robuje formi, da se pokušava producirati veliki broj zakona bez nekih supstancijalnih promjena u društvu. A to vidimo i po hvaljenju predsjednika Sabora. Njemu su glavni argumenti koliko je više Sabor u ovom mandatu donio zakona. I očito je to intencija da se skrati vrijeme rasprave kako bi se fabricirali zakoni koji de facto društvu neće ništa pretjerano pomoći. I tu ste dobro primijetili, nije mi jasno, nije mi zbilja jasno šta sada znači ta ušteda od pola minute, skinuli su na tri replike, skinuli su sa dvije minute na jednu minutu, na kraju umjesto da radimo cijeli tjedan, zasjedamo cijeli tjedan, oni skraćuju još i ova tri dana, znači da se još više u Saboru usvoji zakona kako bi se statistikom mogao pohvaliti vjerojatno predsjednik Sabora. Znači, to sve skupa nema pretjeranog smisla nikome osim očito predlagačima HDZ-u i gospodinu Reineru. Zahvaljujem kolegi Marasu. Izvolite. Još jedan od problema, što se tiče smanjenog broja replika po temi, smanjene minutaže za repliku, je i situacija da prema svim temama pristupamo jednako. Imamo tema kao što će biti ova nakon ove o Mirovinskim fondovima, na koju vjerojatno nema puno prijavljenih što zato što su ljudi znali da će biti kasno i da nema smisla toliko ostati u pravilu. Znači, za tu jednu temu ili nekakav Ugovor sa Kazahstanom imate tri replike pravo na to što traje možda sat vremena ako i toliko. I na proračun koji traje 15 sati, imate također pravo tri replike. Dakle, nema razlučivanja bitnosti tema i što je još gore, replika omogućava da intervenirate u bilo kojem trenutku rasprave, u prvom, drugom, trećem, sedmom satu rasprave, ovako kad imate ograničen broj replika ili barem tri, da je barem stavljeno pet, to bi bilo ajmo reći za aktivniju skupinu zastupnika čak možda i prihvatljiv nekakav prosjek, nadprosjek, treba vidjeti. Znači, vi ne možete intervenirati kad želite nadopuniti raspravu, nego morate štediti, vi ste zapravo na mjerama štednje i ne možete obogatiti raspravu zato što je netko birokratski rekao bit će tri.

Slijedeća replika poštovani kolega Nikola Grmoja. Izvolite. Poštovani kolega Sinčiću, ono što bih želio naglasiti, a vi ste tijekom svoje rasprave upozoravali da smo mi praktički ovdje cijelo vrijeme bili bez predlagatelja, da je time kršen Poslovnik. A da i stvar bude gora znači potpredsjednik Sabora Milijan Brkić je svojim dolaskom potvrdio da smo bili u pravu. A ono što je još gore, znate što se događalo kroz cijelo ovo vrijeme? Ja sam dao nekoliko povreda Poslovnika iako na povrede Poslovnika nemam pravo. Tolika je bila zbunjenost znači kod predsjedavajućeg ili ne znam šta je on u kojoj je funkciji bio, da mi je dopustio u nekoliko navrata povredu Poslovnika iako ja na povredu Poslovnika uopće nemam pravo.

I nitko me nije upozorio, nitko me nije upozorio, a tri su sata i evo ja sam isto zaboravio, četiri sata, ja sam zaboravio da nemam to pravo i nitko me ni predsjedavajući i nitko me na to nije upozorio. Evo tolika je vladala zbunjenost ovdje u Hrvatskom saboru, natjerali su nas da u četiri sata raspravljamo o Poslovniku kad nitko ne gleda, kad ne gleda hrvatska javnost, znači i evo što se sve događalo. Događalo se da predsjedavajući predsjedava, da je on u isto vrijeme predlagatelj. Zahvaljujem poštovanom kolegi Grmoji. Izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Kolega Grmoja, dobro ste primijetili kao što sam već rekao danas pomalo ironično na temi promjena i izmjena Poslovnika vidjeli smo više situacija koje bi trebalo ili uopće definirati i opisati u Poslovniku ili izmijeniti dosadašnji opis situacije koje su se događale. Zanimljivo je eto da imamo i svjedočimo nekim situacijama kada se rekao bih dozvoljavaju neke stvari koje se u drugim situacijama ne dozvoljavaju. Međutim, jasno je da su ove izmjene Poslovnika da one nisu temeljite, da nisu rezultat predetaljne analize, nego da su tu po nekakvom zadatku s nekakvim ciljem i imaju mi svi znamo iz oporbe što za cilj. Htio bih također reći da se degradiraju odbori još više odnosno predsjednici odbora. Morat ćemo sada dakle moliti zapravo pripadnike odbora koji su vladajuća većina da dođu na odbor i ovako ih je teško sve pohvatati barem iz mog iskustva i da izglasaju da se može održati tematska sjednica o nekoj točki. Time se zapravo direktno ime gospodina Bačića dakle pod njegovu kontrolu stavljaju svi saborski odbori odnosno cjelokupan njihov rad. Sjećam se jedne od prvih sjednica mog Odbora bio je poziv glavnom državnom odvjetniku gospodinu Cvitanu da dođe obrazložiti onaj dio svog izvješća za 2015. godinu koji se tiče ravnopravnosti spolova. Tamo jednostavno nije bilo kvoruma. To je bila redovita sjednice. Sljedeća replika poštovani kolega Ivan Pernar. Izvolite. Uvaženi kolega Sinčić vi ste ispravno rekli da uloga Sabora nije nekog automatiziranog tijela čiji je cilj samo prebrojiti glasovanje tj. glasove pa zato ćemo ukinuti pojedinačno glasovanje. Pojedinačno glasovanje ima svoj smisao, svoj cilj. Njegov cilj je sljedeći, da svaki zastupnik pojedinačno izrazi svoje mišljenje i da njegovo mišljenje bude javno pred cijelom javnosti. Znači mi znamo da postoje povijesni trenuci kao npr. kada je opstala ova Vlada, kada je kolega Saucha prešao iz SDP-a na stranu HDZ-a kada je glasao protiv opoziva ministra Marića. Njegove riječi protiv opoziva koje je izgovorio su kasnije bile prikazivane na svim televizijama itd. Isto tako se sjećam kada je bio Esih, Hasanbegović isto kada su glasali protiv opoziva ili recimo kada je kolega Glasnović kada je trebalo glasat pobjegao kada su prozvali njegovo ime. Znači, nije uloga pojedinačnog glasovanja prebrojavanje glasova. To je automatiziran proces, to nije sporno. Ono što je bitno jest da se želja građana da vide poimenice kako je tko glasovao na jedan javan način, nedvosmislen način gdje su Tv kamere, gdje je Tv prijenos, gdje čovjek kaže za, protiv. To je ono koja je uloga pojedinačnog glasovanja. Ovim izmjenama Poslovnika ukida se pojedinačno glasovanje i zapravo se omogućava pojedincu koji donosi da tako kažem odluku koja bi se mogla učiniti dvojbenom se omogućava da se lakše utopi u masi, jer odjedanput je on jedan od njih 76, a više nije on taj koji imenom i prezimenom, svojim tijelom i svojim glasom, svojim likom, slikom i djelom [[Upadica Brkić: Zahvaljujem.]] Govori za ili protiv. Kolega Pernar osvrnut ću se na dvije stvari koje ste spomenuli. Počet ću od kraja, dakle pojedinačno glasovanje već sam objasnio nema argumenata da se ono dokine, pogotovo ne uz ovakva objašnjenja. Vrlo rijetko ga koristimo. Čak je bilo slučajeva da je nakon što je zatraženo povućeno jer jednostavno nije bilo potrebe za njim, ali ga treba imati kao alat. Zašto? Zato što jedan od njegovih bitnih elemenata je upravo slika. Znači kada imamo ovdje za mikrofonom i sliku i ton nekoga tko ustane, jasno kaže što misli i kako glasa to je nebo i zemlja u odnosu na nekakvo apstraktno tipkanje koje će se poslije vidjeti jedino u obliku nekakvih statističkih podataka. To je ogromna razlika i medijski. Znači govorim komunikacijski i to je ono što se ovdje pokušava dokinuti da se izgubi ta individualna odgovornost, individualno prikazivanje da se pojedinac utopi u masi. Druga stvar koju ste spomenuli je automatizacija. Da, što je idealan parlament za gospodina Plenkovića? Jel' je to Europski parlament koji funkcionira, ja osobno nisam siguran da se tu radi o parlamentu? Idealan parlament je parlament u kojem zastupnik pa i nema zakonodavnu inicijativu, nego sve predlaže Vlada. To je parlament u kojem zastupnik ima neko malo vrijeme da nešto kaže gdje ne može nikome ništa replicirati, gdje se ništa ne prenosi u javnost ili vrlo malo, gdje se radi u vrijeme kada to nitko ne gleda. Dakle, nekakva crna kutija u koju oni ubace zakon, a na drugoj strani zađe pečat. To je idealan parlament. To je sramota.

Hvala lijepo kolega Sinčić na odgovoru na repliku.